Takže už dopředu touto formulací se Finanční správa a Ministerstvo financí vyviňuje z nějakých špatných rozhodnutí. Dále je tam pokuta až 50 tisíc korun za to, že někdo neopravením daňového přiznání mohl zmařit správu daně. Je to zase velice vágní formulace. Co to je, mohl zmařit správu daně? Tato formulace umožňuje více pokutovat podnikatele ze strany Finanční správy vlastně jenom podle toho, jak se ten daný konkrétní úředník vyspí. I sankce by měly mít nějaká svá pravidla. Rozvolněním a obecnými frázemi dojde pouze k jejich zneužívání a nadužívání, a zvláště v současné situaci, kdy známe stávající nepříliš přátelskou praxi Finanční správy. Takže dámy a pánové, to jsou důvody, proč podpoříme návrh na vrácení daňového řádu k přepracování. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně za slovo. Já budu velmi krátký, nicméně je potřeba říci, že se jedná o další zákon z dílny Ministerstva financí, který je nepřátelský k podnikatelům a k podnikatelskému prostředí v České republice.

Myslel jsem si, a my jsme to kritizovali, my jsme tomu opatření nevěřili, ale myslel jsem si, že když už ho vláda prosadila, tak je to argument pro to, aby třeba právě lhůta pro vracení nadměrného odpočtu byla kratší.

Opět nerozumím, proč se tato lhůta ruší. Jestli stát ukázal, že je ve Finanční správě bezchybný, dokonalý, nezadržuje neprávem nadměrné odpočty, nedělá zbytečné kontroly nebuzeruje daňové poplatníky, tak pak bych chápal, kdyby byl tak přívětivý, že by zrušil i tento benefit na straně podnikatelů. Ale stát se ve Finanční správě moc hezky k daňovým poplatníkům nechová, daňový systém se nezjednodušuje, úředníci Finanční správy se stali víceméně dráby, kteří spíše jsou přísnější, než aby u nich byla nějaká benevolence, a vedle toho tady máme zrušení toleranční pětidenní lhůty pro podání pozdějšího daňového přiznání.

Čili ten daňový řád není dobrý, je to další zákon, který míří proti podnikatelům, stává už se z toho u této vlády tradice a myslím si, že je potřeba, abychom to i u těchto, byť to mediálně vypadá, menších věcí, abychom to říkali nahlas. My bezesporu přijdeme s celou řadou pozměňujících návrhů, které budou na podnikatele myslet a které jim nebudou dál víc a víc otravovat život, jak se o to snaží tato vláda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobře, děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Já požádám kolegy a kolegyně o klid v sále.

Děkuji za slovo.

Pak bych tomu rozuměl.